Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem chtěla vaším prostřednictvím reagovat na paní poslankyni Aulickou, protože tady jasně zaznělo to, že ten návrh v některých ohledech postupuje přesně opačně, než bychom si i my, i vy přáli. Tak paní kolegyně, chcete, aby nám ho vracel Senát, aby ta lhůta byla ještě delší, anebo se tady dohodneme na maximálním možném zkrácení lhůty a velmi seriózně ten návrh projednáme? Já si myslím, že z hlediska časového úseku je ten můj návrh velmi shovívavý a lepší, než by byla ta verze, o které tady hovořil pan poslanec Výborný. Kdyby nám to vracel Senát, přehlasovávali jsme to, trvalo by to mnohem déle. Takže já bych chtěla trošku korigovat to vaše vystoupení, že nějaké kluby tady se nechovají úplně korektně. Klub občanských demokratů i TOP 09 se v této věci chová velmi korektně a nechce to prodlužovat tím, že by nám to vracel Senát a dávali bychom dohromady bůhvíkdy zase stojedničku. Děkuji za slovo. Tady ta hádka zde přítomných dam je naprosto zbytečná. Naprosto zbytečná.

Děkuji. A v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Jelikož bylo vzneseno veto na projednávání podle § 90 odst. 2, budeme pokračovat v klasickém projednávání tohoto tisku.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak. Budeme hlasovat o přikázání garančnímu výboru.

Návrh byl přijat.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. Padlo tady zkrácení lhůty o 50 dnů na 10 dnů.

V hlasování pořadové číslo 44 přihlášeno 88 poslanců, pro 81, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Končím projednávání tohoto tisku.